Já bych vám chtěl poděkovat, protože jste zmínil odpovědi na mou následující otázku, takže děkuji.

Jedná se o dlouhodobý projekt, kterému předcházelo splnění celé řady technických a bezpečnostních požadavků ze strany provozovatele ropovodu. To schvalovací řízení je v kompetenci bavorského úřadu ochrany životního prostředí a já jsem vlastně osobně v této věci požádal při naší pracovní schůzce pana ministra hospodářství a ochrany klimatu Německa Roberta Habecka, aby podpořil co možná nejrychlejší průběh rozhodovacího procesu bavorského úřadu. Ta podpora byla přislíbena, kladné rozhodnutí by tak otevřelo cestu k tomu, aby akcionáři TAL mohli následně rozhodnout i o té druhé části, a to je to výraznější navýšení kapacity, to je ten projekt TAL+, který jsem zmínil, který by byl nezbytným a prioritním krokem pro omezení závislosti na dodávkách ropy z Ruské federace. Společnost TAL tu investici podmiňuje perspektivou, že po provedení investic bude kapacita dlouhodobě využívána.

Děkuji. Děkuji, pane ministře. Nyní nevidím v sále pana poslance Kolovratníka, čili jeho interpelace propadá. A další na řadě je paní poslankyně Lenka Knechtová s interpelací na pana ministra školství. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Vážená paní předsedající, děkuji za slovo.

Tento problém zesiluje i počet předškolních dětí z Ukrajiny. Jsme v situaci, kdy finance na projektovou dokumentaci a výstavbu mateřských škol nezvládnou obce čistě ze svého rozpočtu. Bohužel, podpořitelnost projektů navyšování kapacit mateřských škol z prostředku integrovaného regionálního operačního programu prostřednictvím nástroje ITI se výrazně snížila.

Je možné, pane ministře, otevřít jednání a hledat řešení, které bude ke spokojenosti obou stran, a zejména pomůže k rozvoji území České republiky jako celku? Děkuji.

Vážená paní předsedající, vážená paní poslankyně, ten problém, o kterém mluvíte v současné době jak Ministerstvo školství, tak Ministerstvo práce a sociálních věcí, tak Ministerstvo pro místní rozvoj řeším. Shodou okolností dnes jsem měl jednání s panem ministrem pro místní rozvoj o případném navýšení prostředků do této části nebo do programu, který je zaměřen na výstavbu mateřských škol. Ministerstvo školství je v tomto případě obsahovým gestorem, přičemž téma vlastní intervence je primárně v gesci Ministerstva pro místní rozvoj a řídicího orgánu IROP.

Území s hodnotami skóre nad 6, tedy v těch dotčených zamýšlenou podporou, se potýkají s plošným nedostatkem kapacit pro zajištění zákonného nároku na umístění dítěte do mateřské školy.

Poslední částí je právě období, kdy přicházejí ukrajinští uprchlíci v tak masivních počtech, a o tom bylo dnešní jednání s panem ministrem pro místní rozvoj navýšení této části kapitol IROPu. Pak jsme připraveni to skóre 4+ změnit v případě, že nedojde k navýšení prostředků. Děkuji, pane ministře. A je zájem o doplňující dotaz?

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo.

A dále bych se chtěla zeptat ohledně programu zvýhodněných půjček na bydlení pro mladé rodiny.

Děkuji, paní poslankyně, a nyní pan místopředseda vlády, prosím. Já vám děkuji za tu otázku, první i druhou.

To byla nařízení vlády, která dlouhodobě administruje Státní fond investic, a na jejich základě vznikají nájemní byty pro specifické skupiny obyvatelstva.

Cílové skupiny v těch programech byly definovány poměrně striktně.